Co mě k tomu ale vede? Co si myslím, že vím, je, jak fungoval zákon o veřejných zakázkách, který velkou měrou přispěl k nespokojenosti občanů s politikou a k drtivému vítězství hnutí ANO ve volbách. Tento zákon byl silně zneužíván ku prospěchu určitých skupin lidí a dojil veřejné rozpočty. Dojil je určitými podmínkami, které mohli splnit pouze vyvolení, vybraní, popřípadě dopředu označení. Pokud neznáte, zkusím krátce objasnit, o co šlo. Tato norma určuje určité podmínky fungování.

Prostě se vytvořila určitá byrokratická překážka a také omezení v šíři přístupu k veřejným zakázkám. Tady se navrhuje určitý postup certifikace. A říkám dobře, ale také se hned ptám: Kolik je společností, které tuto certifikaci můžou poskytovat? Pokud jich bude v každém kraji minimálně jedna, bude tady konkurence, řeknu dobře.

Ale byl jsem upozorněn, že tomu tak není, že momentálně je tady svým způsobem částečný monopol daný zdlouhavostí a postupem přípravy. Takže to mě vedlo k tomu, že jsem si osvojil jejich návrhy, které směřují skoro k témuž, to znamená, buď posunutí termínu úpravy, přesunutí na ministerstvo těchto návrhů, aby nedošlo k tomu, že tady vznikne umělý monopol směřovaný k jednomu poskytovateli, který z toho bude mít super byznys, jako to měli ti, kteří poskytovali to ISO.

Ale jenom objasnění. Bylo, že firma má si pořídit tuto certifikaci. Ale tam mě zarazil ten parametr firma a certifikace. Nedokážu si představit právnickou firmu certifikovanou k tomu, a jak by toto fungovalo.

Tolik k mému obecnému vystoupení. Děkuji za pozornost.

Děkuji. Samozřejmě očekávám, že o nich může být ještě vedena před finálním hlasováním diskuze odborná.

Možná bych si uměl představit, že by ty peníze mohly být i šířeji použity, já myslím, že fond je použil poměrně efektivně, takže tam v tom problém určitě nevidím. A díky tomu se primárně použily peníze na Zelenou úsporám, což si myslím, že je jeden z velmi úspěšných programů, které zde probíhaly.

Je to poměrně jednoduché. A zdůvodnění. Za prvé, je to jeden poplatek při dovozu.